Ale funguje to, když tam třeba je povinnost použít část recyklovaných materiálů právě ve veřejných zakázkách například právě obcí, měst, kraje, nebo státu. Děkuji. Nyní bude pan poslanec Podal interpelovat nepřítomného ministra Tomana ve věci vodního díla Pěčín. Děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Státní ústav pro kontrolu léčiv prý situaci intenzivně řeší.

Je ještě předtím vyhodnocena jeho nahraditelnost? Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně, děkuji za interpelaci.

A jsem domluven, že nás podpoří i další země, protože to není jenom případ Visegrádu. To jsou skutečně země, které jsou mnohem bohatší než my.

Takže to je skutečně něco, co potřebujeme řešit na úrovni celé Evropské unie. Na druhou stranu stále tvrdím a jsem přesvědčen o tom, že novela zákona o léčivech, kterou jsme předložili a která, pevně věřím, bude schválena touto Sněmovnou, řeší celou řadu případů, kdy můžeme zajistit vyšší dostupnost. Protože ono to není pouze o tom, že regulujeme ony reexporty, což je také u některých léků příčina nedostupnosti, protože je třeba si uvědomit, že tady jsou zkrátka distributoři, kteří drtivou většinu přípravků, které dostanou od výrobce, okamžitě vyvezou do zahraničí. Ty statistiky jsou k dispozici. Jsou to stovky tisíc balení. A dneska vlastně nemáme efektivní nástroj, jak to řešit.